Ale pokud to tak je, tak to není dobré řešení a snižuje to vážnost České republiky.

Tak já bych poprosil pana ministra, jestli by mohl k těm číslům něco, abych to pochopil.

Já děkuji. Takže přednost má pan poslanec Klán. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Na Úřadu vlády, si vzpomeňte, co se tam dělo.

Samozřejmě z roku 2002 jsme měli služební zákon, ale ten nikdy účinnosti nenabyl. Takže si ujasněte, co bylo tím problémem největším a za jakých podmínek jste dosáhli tohoto cíle. S další faktickou pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo. Když se pan kolega Klán ptá, tak já minimálně za sebe můžu odpovědět nebo naznačit.

Prostě to, co tady říkal pan kolega Stanjura. I například u diplomatů jsou kvalitní a jenom proto, že dosáhnou nějakého věku, tak se jich zbavíme. Kvalitní náhradu nemáme. Každý má jiné fyzické předpoklady. Takhle narážíme na to, jestli správně běžel ten řez třeba na ERÚ, jestli běžel na institucích věnujících se jaderné energetice u paní Drábové, a jeden úřad vedle druhého. Protože vždycky tam byla nějaká třeba koncepčnější část a pak ryze státní správa. Ale víte, dají se některé tyhle věci korigovat. Ale když to chcete zgruntu dát do pořádku, tak to je o tom napsat nový zákon. Děkuji. Já děkuji a eviduji řádnou přihlášku pana ministra. Prosím, máte slovo. Já bych docela ocenil vystoupení pana poslance Bendy, protože mi připadá, že to je solidní a že to vytváří takovou atmosféru, ve které se dá potom mluvit.

Podívejte se, odcházejí lidé se smlouvami na dobu určitou, třeba právě ti rodinní příslušníci, o kterých jsem mluvil a kterých je hodně a kteří odcházejí, protože jim vyprší smlouva. To není žádné moje personální rozhodnutí.

A to není tak těžké dohledat. Já jsem připraven vám vysvětlit, o co se jedná. Připadá mi, že tohle jsme si mohli vysvětlit jinde. Protože tahle debata by neměla být o mně. Já si myslím, že jsem schopen si zodpovědět, a kdo má zájem, tak detailně, všechny věci, které se týkají personální politiky. Tady bych jenom prosil, abychom se vrátili k tomu zákonu, protože já skutečně stojím o to, aby se ten zákon projednal. Protože to, co vám říkám... Mohu vám říci, že každý, kdo byste se s tímhle potýkal, tak byste zjistil, že to není jednoduchá situace. A spojit, jak jsem se tady snažil vysvětlit, všechny ty rotace s tímhle principem stability, objektivně je problém. Všichni máme zájem, aby fungovala státní služba. Já jsem tohle nemínil jako politickou novelu, která by měla odstartovat politický boj. Já jsem to myslel jako technickou věc, kterou jsem chtěl věcně projednat. Pokud jsou vůči něčemu výhrady, tak jsem byl prostě připraven se tomu věnovat a najít rozumné řešení. Nezlobte se na mě, byly tady jiné vlády, měly na to osm let, dalo se to udělat jinak.

Tam nemám pouze zástupce té jedné politické strany, kterou reprezentuji. Dokonce i opozice, bych mohl říci, má dneska lidi v celém tom systému. Já se domnívám, že jsem se choval korektně. To prostě není pravda. Když jsem říkal, že jsem budoval také a chtěl jsem se opřít o lidi, na které jsem spoléhal, tak jsem to neudělal na úkor toho, že bych jiné vyhazoval. Takže já si stojím za tím, že jsem postupoval korektně a že jsem se snažil nedělat žádné stranické čistky. A stojím si za těmi, které jsem tam přijal.

A chtěl bych reagovat ještě na něco z toho, co tady zaznělo.

Za třetí. Možnost nevykonat úřednickou zkoušku je omezena. Ona je omezena tím, že se nevztahuje třeba na pozice představených.